A spravedlnost? Děkuji.

Děkuji a poprosím pana poslance Radka Vondráčka.

Mohu chápat určitou frustraci z toho, že se opakuje debata, která tu byla ve stejný čas, stejného obsahu včerejšího večera, nicméně uvědomte si, že si za to koalice může sama, protože svolala tuhle schůzi s jedním bodem programu, ještě tak trochu úkrokem stranou, podle jednacího řádu na podpisy, aby nebylo možné měnit program schůze.

Já nejsem odborník na penze, ale já tomu opravdu nedokážu uvěřit, protože přece tady několik večerů řešíme, že jsme připraveni jednat o změně valorizačního rámce, že jsme jako Poslanecká sněmovna a zákonodárci připraveni měnit zákony této země a my, opozice, dokonce podáváme pomocnou ruku, protože ty důchody jsou problém, který nás dožene, a je to Sněmovna, která mění právní řád České republiky.

Chceme vidět tu náhradu škody a chceme vědět, kde vznikla ta intenzita, že to je na úrovni válečného stavu nebo ohrožení státu. S důchodci máme válečný stav, nebo s kým? Kolegové z hnutí ANO zažili v předchozích dvou volebních obdobích koaliční roli a předpokládám, že návrhy zákonů z jejich vlády nebyly pouze návrhy jednotlivců, ale byly to návrhy celé koalice. Tak bych chtěl poprosit, zdali byste mohli respektovat to, že na některé věci se vám snažíme odpovídat i my, obyčejní řadoví poslanci. Takže se pokusím odpovědět na předchozí dotazy kolegyně Peštové, prostřednictvím pana předsedajícího, i kolegy Radka Vondráčka, opět prostřednictvím pana předsedajícího. Co je tou hrozící a já podtrhnu hrozící hospodářskou škodou, která může vzniknout státu? Strana 11 důvodové zprávy k zákonu. Zase můžeme s tím souhlasit, můžeme s tím nesouhlasit, přesně vyčíslené cifry.

Můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit, ale tyto číslovky jsou zcela nepochybně přezkoumatelné v rámci ústavního přezkumu, a buď se ukáže, že byly vymyšlené vládou, byly svévolné, nebo se v rámci toho přezkumu ukáže a věřím, že by mně to právníci ze strany opozice potvrdili že to, co je jednou z Ústavního soudu je to, že stanovení důvodů ze strany vlády pro žádost o stav legislativní nouze musí být právně přezkoumatelné.

Děkuji mnohokrát. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.